Ale nešlo zdaleka pouze o legislativu. Šlo také o to, aby stát byl vůbec schopen fyzicky uplatňovat kontrolu nakládání s municí na území České republiky. Šlo také o postupy, které jsou voleny při povolování obchodování s municí nejenom na území České republiky, ale také z České republiky do zahraničí.

Příslušný policejní útvar, který má tuto věc na starosti, byl v minulých letech redukován o 30 %. O 30 % byla snížena jeho personální kapacita, přičemž bylo evidentní, že se nesnížil rozsah činnosti a nesnížil se rozsah obchodování s municí a s tímto materiálem v České republice. Navzdory tomu v minulých letech byl tento speciální policejní útvar takovýmto významným způsobem redukován. Pak se nemůžeme divit, vysvětloval nám tady předseda vlády, že možná není dostatečná frekvence kontrol, a pokud budeme chtít frekvenci kontrol posílit, zvýšit její kvalitu, pak je evidentní, že se vláda také bude muset zabývat tím, zdali na to máme dostatečné personální kapacity. Předseda vlády od samého počátku odmítal jakýkoliv kompetenční pingpong mezi jednotlivými státními institucemi. V okamžiku, kdy 16. října došlo k výbuchu, zaznamenal debatu o tom, kdo je vlastně odpovědný za kontrolu, kdo je vlastníkem objektu, jaká má být role jednotlivých státních institucí. Myslím si, že to, co potřebujeme teď, je maximální možná míra spolupráce mezi všemi subjekty státu, které jsou v této oblasti kompetentní. Za prvé je to nezbytná míra spolupráce při odstraňování tohoto krizového stavu mezi Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, dotčenými obcemi a také Zlínským krajem, ve druhé fázi spolupráce mezi Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu, Báňským úřadem a dalšími kompetentními institucemi při přenastavení a zlepšení systému kontroly nakládání s municí a výbušninami na území České republiky. Čili v tuto chvíli potřebujeme jasnou spolupráci, nikoliv přehazování odpovědnosti, nikoliv alibismus, a domnívám se, že určitě bude také příležitost, nepochybně i na základě výsledků policejního vyšetřování, které probíhá, vrátit se i k otázkám odpovědnosti za vytvoření stavu, ke kterému ve VlachovicíchVrběticích došlo. Znovu připomněl předseda vlády na mimořádné schůzi, že se jedná o smluvní vztahy, které byly navázány mezi státem a soukromými subjekty zejména v roce 2011, v některých případech i dříve, a i tady je potřeba vyhodnotit, zdali toto byla šťastná politika státu, že se objekty ve vlastnictví státu pronajímaly soukromým firmám, které obchodují a nakládají s municí. On se domníval, že skutečně nebylo správné, že se ve VlachovicíchVrběticích bez jakéhokoliv zohlednění a z hlediska krizového plánování státu vytvořila takto silná koncentrace munice, se kterou jsou oprávněny nakládat soukromé subjekty. Stát se podle jeho názoru nedostal do výhodné situace a potvrzuje to také krize, ke které došlo poté, kdy došlo k těmto výbuchům. Předseda vlády opětovně poděkoval nejenom příslušníkům integrovaného záchranného systému, policistům, hasičům, vojákům, ale poděkoval také občanům okolních obcí, poděkoval za pochopení, protože bylo potřeba udělat bezpečnostní opatření v zájmu ochrany jejich života a zdraví. Bohužel bezpečnostní opatření zahrnovala i dočasné evakuace, ale byl přesvědčen o tom, že Policie České republiky nemohla jednat jinak v okamžiku, kdy měla k dispozici informace o tom, že dotčené obce mohou být eventuálně ohroženy, mohou být eventuálně zasaženy. Chtěl proto děkovat i občanům dotčených obcí za pochopení. Přislíbil, že vláda udělá všechno pro to, abychom bezpečným spolehlivým způsobem tuto krizi dořešili, a jakmile to bude možné z hlediska bezpečnosti, aby byl zahájen odvoz munice z tohoto areálu. Předseda vlády nás informoval na této mimořádné schůzi, že měl možnost dvakrát tato místa v posledních týdnech navštívit. To, co občany samozřejmě zajímá, je otázka bezpečnosti. Občany zajímá to, jak rychle bude stát schopen rizika odstranit, zejména tím, že se odveze munice z tohoto areálu. Ale to, co zajímá občany v těchto obcích, je také budoucí osud celého tohoto státního majetku, to znamená areálu ve VlachovicíchVrběticích, který dneska vlastní Vojenský technický ústav. Předseda vlády vyjádřil přesvědčení, že pokládá za nezbytné, aby po dobu, kdy tam bude prováděna sanace, a samozřejmě je otázka, jak dlouho sanace bude trvat, tak je naprosto nezbytné, aby tento majetek zůstal v rukou státu a poté, kdy bude dokončena sanace, aby vláda mohla vést dialog s dotčenými obcemi, vést dialog s krajem o budoucím využití tohoto státního majetku. Jeho budoucí využití a nakládání s ním by mělo být realizováno tak, aby to mělo plné pochopení obyvatel dotčených obcí. Myslím si, a myslel si to tenkrát i předseda vlády, že ti lidé si to zaslouží vzhledem k tomu, čemu byli vystaveni, počínaje 16. říjnem letošního roku, a zaslouží si mít jistotu, že vláda nebude s tímto majetkem nakládat za jejich zády, že s nimi budoucí využití tohoto majetku bude konzultovat a že ten majetek nebude privatizován nebo s ním nebude nakládáno takovým způsobem, aby tam pro bezpečnost občanů mohla vzniknout v budoucnosti jakákoliv rizika. Tolik stručně uvedl předseda vlády na mimořádné schůzi, která měla skutečně důvod k tomu, aby byla svolána, kdy Sněmovna měla oprávněný důvod svolat mimořádnou schůzi. Přislíbil, že se vláda těmto otázkám bude věnovat, bude se jim věnovat i systémově v podobě příslušné změny legislativy, pravidel a přenastavení kontrolního systému. Následně pak předal slovo ministru vnitra, který doplnil jeho informaci na stejné mimořádné schůzi zhruba tímto způsobem. Ministr vnitra řekl, že se tady dlouho mluví a spekuluje o tom, jak je areál vlastně velký.

Ministr vnitra tvrdil směrem k Poslanecké sněmovně na této mimořádné schůzi, že tam byly různé hony a byly tam nějaké závody, dokonce automobilové závody a další, takže když se tázal Policie České republiky, protože ti, kteří o tom mluví, že to tam bylo, a on neměl důvod o tom pochybovat, a informoval nás, že tam byl minimálně dvakrát za poslední dobu a viděl některé fotografie alespoň z těch závodů, tak se tázal Policie České republiky, kolik tam v minulosti bylo podáno podnětů, případně trestních oznámení na to, že se tam tyto věci děly. Protože pokud tam byly plné sklady munice, prohlásil ministr vnitra, a okolo se proháněla auta, tak předpokládal, že někdo podá trestní oznámení, případně podnět. Podle toho, co mu však předala policie, v této věci žádné trestní oznámení ani podnět Policii České republiky za posledních pět let nebyl podán. To, tvrdil ministr vnitra, jsou fakta. Nemůže spekulovat o tom, co je, nebo není pravda.